To, že ekonomika roste a stavebnictví jde do tohoto propadu, je velmi tristní. A já tady nebudu citovat ostatně dostaly ho všechny politické strany, a jak je tady v přípisu, tak ho dostal i ministr dopravy, a jestli se nemýlím, tak i ministr životního prostředí.

Předpokládám, že buď ministr životního prostředí, nebo ministr dopravy tady kápnou božskou.

Takže bych byl rád, pokud by bylo odpovězeno na toto, zda ta informace je pravdivá, či není.

Za další. Chtěl bych zcela jasnou odpověď. My zase dostáváme v hospodářském výboru, a marně i příslušníci vládní koalice se rozčilují nad tím a nemáme jasné informace, jak se věci mají s novelou stavebního zákona. Na tom projednávání hospodářského výboru, což nebylo nic jiného než plnění doprovodného usnesení Sněmovny, které jste tady mimochodem z těch přítomných přijali jednomyslně, nebo možná při jednom zdržení, které bylo ve věci toho jednoho úseku Pražského okruhu, té stavby 511, padaly skutečně z řad koaličních politiků naprosto zoufalé návrhy, že vlastně bez toho, že bude zákon o liniových stavbách, se nic nevyřeší. No, jestli chceme čekat na zázrak, tak se nedočkáme. Prostě čtyři roky budou pryč a vy, vaše vláda, páni ministři a nepřítomný pane premiére, budete mít podle mého odhadu nejhorší možné výsledky, pokud by se braly čtyři roky.

Za další.

Ne že by to nebylo potřeba, protože Karlovy Vary dlouho sní o tom, že budou připojeny z Prahy čtyřpruhovou silnicí.

No nic. Takže to je další věc. Já tady potom budu chtít, abychom hlasovali o usnesení, kterým bychom důrazně požádali vládu, aby přišla už konečně bez ohledu na to, že se ve vládě hádáte s paní ministryní pro místní rozvoj, nebo nehádáte, nevím, nejste schopni se domluvit na vypořádání připomínek, abyste přišli s novelou stavebního zákona. Jestliže toho nejste, můžeme se pokusit o hledání konsenzu ve Sněmovně. Za další.

Za další.

Všech. Protože skutečně sliby padají, tak jak tady o tom mluvil kolega Karel Šidlo, pod stůl jeden za druhým. Velmi bych byl rád, aby skutečně výrazně zase spíš tady mluvil o tom kolega Stanjura. Já se obávám, že buď nevíte, nebo jste si nedělali a teď mluvím k oběma ministrům rozbory právní bezpečnosti přípravy těch staveb. Já jsem samozřejmě a prostě přerazím hnutí ANO, které si údajně mělo dát do toho dodatečně vyráběného volebního programu to, že chce stavbu 511 vymístit na území Středočeského kraje, tak já skutečně se velmi obávám toho, aby byť jsem příznivcem toho, aby ta 511 byla v té stopě, která je dneska navrhována, protože cokoli jiného je nejenom špatně z hlediska času, katastrofálně špatně, platí jak zásady územního rozvoje, tak územní plány obou dotčených krajů. A samozřejmě tam už čtyřicet, padesát, možná šedesát let se dělaly prověřovačky postupně různých koridorů různě. Nicméně zásadní záležitost tam je, že Pražský okruh není pro objízdnou dopravu. To znamená, to, co chce současná vládní reprezentace, nebo tedy městská reprezentace v hlavním městě, říká jinými slovy možná nevědomky

Jsem velmi nervózní z kolapsu přípravy dopravních staveb, z kolapsu toho, že se nestaví. Skutečně jsme připraveni spolupracovat. Ale spolupracovat se dá pouze v případě, že máme nad čím.

Já ho psát nebudu. Zákony tohoto typu vznikaly, ať už to bylo v Německu, nebo ve Francii, ve zcela jiné době, před desítkami let.